Všechny nás informoval, a tím velmi obohatil mimořádnou schůzi a zdůvodnil, podal nepřímý důkaz, proč bylo správné ji svolat, že si vyžádal písemné informace na Ministerstvu obrany a vyžádal si soupis kontrol, které byly provedeny ohledně oplocení.

Řekli, že tam je opravený plot, že není problém, a on nebyl. Někdo nemá pravdu. Hejtman, nebo kontrolní orgány? Proč to není nějakým způsobem kontrolováno?

Takže pana poslance logicky zajímalo, když tyto soukromé firmy už hlídaly munici tímto stylem, nebo ji někdo hlídal, že to tam takto bouchá, že ji zase budou odvážet po celé České republice například do Květné u Poličky. Po veřejných komunikacích? ptal se pan poslanec Okamura. Tak se zeptal, jaká jsou vlastně pravidla v České republice pro převoz munice. A bylo by mu písemně odpovězeno, že Armáda České republiky pravidla stanovená má. Policie České republiky má rovněž vlastní vnitřní předpisy.

To považoval pan poslanec Okamura za skandální.

Zjistil, že sklady byly kontrolovány v podstatě například báňským úřadem, protože kontrolu uskladnění průmyslových výbušnin má na starosti báňský úřad. A on je kontroluje jenom jednou za dva roky. Jedna kontrola byla 2011, druhá 2013.

Jinými slovy, pokládá sugestivní řečnickou otázku, zda by kontroly neměly být přece jenom častější.